Veřejné zakázky jsou ostatně jediné, co dnes v rámci nouzového stavu funguje, a jak tento týden odhalil Nejvyšší kontrolní úřad, potvrdilo se, že vláda předražovala zakázky.

Takže se ukázalo, že SPD je tady jedinou opoziční stranou a jedinou v podstatě skutečně protikorupční stranou, protože kdy to tedy budeme projednávat? Za týden? Za tři? Když je to zpráva z tohoto týdne a jedná se o jasné pochybení i na základě závěru Nejvyššího kontrolního úřadu, se týče předražování veřejných zakázek ze strany vlády? No a my jsme byli jako poslanecký klub SPD připraveni tady být klidně až do noci, abychom to projednali, ale bohužel jsme zůstali osamoceni, takže tento bod, to znamená projednání závěrů Nejvyššího kontrolního úřadu ohledně předražených vládních zakázek, byl nakonec vyřazen z programu schůze, protože jste nás všichni ostatní přehlasovali.

Do nemocnic byli na pomoc povoláni studenti středních zdravotních a vysokých lékařských škol a také všechny ročníky vysokých a vyšších odborných škol, které se připravují na nelékařské zdravotnické povolání.

Vláda upírá žákům a studentům pod záminkou nákazy denní studium a následně jim nařídí, ať místo do školy jdou tam, kde se nakažení hromadí. Soutěž o největší nelogičnost a absurditu je ovšem pro jednotlivé nesmysly velmi těžké vyhrát, protože vláda sama sebe neustále trumfuje. V milionové Praze je pohyb mezi okresy a nabitými obchodními centry bez omezení, zatímco v regionech nemůžete jít nakoupit do obchodu v městečku v jiném okrese dva nebo tři kilometry od vás. Nemůžete sednout do auta a jet třeba pět kilometrů na svou zahradu a zrýt ji, protože je taky v jiném okrese.

Chápu důvody výroku, ale ten ho jen diskvalifikuje jako lékaře, protože snad i on ví, že každá vakcína může mít vedlejší účinky a ty mohou být pro některé z rizikových skupin opravdu nebezpečné, a proto je třeba, aby ošetřující lékaři v případě ohrožených lidí posoudili, zda je daný pacient v hodný k dobrovolnému očkování, a případně jakou vakcínou.

O tom se naštěstí přesvědčily už statisíce rodin, kde pozitivní byl třeba jen jeden člen rodiny.

Pochopitelně, protože pokud by existovala, tak zjistíme, že vláda zničila ekonomiku, tisíce živnostníků, zaměstnanců a firem, zmařila tisíce životů a rok našeho života naprosto nesmyslně.

To je skutečně otřesné, kam nás tato vláda přivedla. A není k tomu výmluva, protože máme srovnání doslova se všemi ostatními zeměmi světa, jak na tom jsme. Vzhledem k tomu, že už dnes máme rozhodnutí soudu o neústavnosti opatření vlády, je zřejmé, že vláda flagrantně a bezprecedentně porušuje ústavní práva občanů. Koneckonců poněkolikáté volám po analýze opatření ve světě. Proč neporovnáme účinnost jednotlivých opatření, proč neporovnáme data ze zemí, kde žádné restrikce nejsou nebo jsou minimální?

Víme, že permanentně je s rakovinou nemocných téměř půl milionu lidí.

Zhruba procento lidí ohrožuje covid na životě. Vláda by se měla podívat do očí těm zhruba dvěma a půl milionům lidí v České republice, kteří podle statistiky zemřou na rakovinu.

Řekněte, že kašlete na ústavní právo našich dětí se vzdělávat. Řekněte, že kašlete na ústavu, která toto právo a další okleštěné svobody zaručuje. Řekněte upřímně, že kašlete na všechny rozsudky soudů, které tohle v uplynulém roce judikovali. Pro naše hnutí SPD je nepřijatelné, aby občané nemohli cestovat mezi okresy za svými příbuznými, navíc v době blížících se velikonočních svátků.

Je třeba otevřít maloobchody a služby včetně gastronomických služeb a žáci se musí vrátit do škol jen při základních opatřeních. Je potřeba umožnit občanům žít, a nikoli je nechat živořit.

SPD si váží práce policistů, kteří plní pouze úkoly. Za konečný výsledek nepřiměřených zákroků nese plnou odpovědnost ministr vnitra Jan Hamáček z ČSSD. On dává ty pokyny, on dává ten rámec toho, jak má policie postupovat.

Roušky se třeba musí zcela nelogicky nosit na veřejnosti, přestože je osoba sama.